Tolik aspoň za sebe. Já pro ten zákon jako takový hlasovat nebudu z principu, o kterém jsem tady mluvil od začátku, ale zcela určitě jsem připraven podpořit některé kompromisy, které tady naznačil i ministr zdravotnictví. Tam si myslím, že se v řadě případů potkáme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, já bych jenom velice krátce zareagoval na slova svého předřečníka.

Chtěl bych říct, že ochrana zdraví není ani pravicová ani levicová. Ochrana zdraví je zodpovědná a nezodpovědná.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, s chutí do toho. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jenom kratičce zareaguji na teď proběhlý spor pana poslance Bendla a pana poslance Kučery.

Ale samozřejmě předepisovat soukromým majitelům, co smějí nebo nesmějí, je věc, která má nějaké politické zabarvení, a já si myslím, že opravdu je levicové jim předepisovat, co ve své restauraci, kině nebo divadle dělat smějí, a že je pravicové je nechat, ať si to určuje sám trh.

Takže na řadu návrhů ministerstvo kývlo, pochopilo, že některé věci byly opravdu přehnané. Chápu i vstřícné stanovisko ministra zdravotnictví, který říká, že pokud Sněmovna odhlasuje, že budou oddělené kuřárny, do kterých nebudou mít přístup osoby mladší 18 let, nebudou mít přístup zaměstnanci kromě zaměstnanců, kteří si tam budou chtít jít zakouřit, ale nebudou mít povinný přístup zaměstnanci, pokládáme to za řešení správné.

Jak jsem avizoval panu zpravodaji již na jednání garančního výboru, budu chtít proceduru v jednom bodě změnit.

Myslím, že je to jednoduchá změna procedury.

To je návrh pana poslance Krákory.

Pokud budeme hlasovat nejprve o mém pozměňovacím návrhu pod bodem K12, pokud se bude týkat zdravotnického zařízení, bude možné mít výjimku. Pokud tam bude jiná akce, která nesouvisí se zdravotnictvím, není to žádný léčebný proces, ale je to ples nebo veřejná prezentace čehokoliv, která se koná na půdě zdravotnického zařízení, tak tam bude možné podávat alkohol. Pokládám to za rozumné. Zdravotní výbor tento návrh také doporučil. Kdybychom ale šli procedurou, kterou jsme navrhli a kterou jsem nestačil na zdravotním výboru opravit, tak bychom se dostali k tomu, že návrh je nehlasovatelný. Čili tahle jediná změna abychom nejprve hlasovali K12.

Myslím, že to je srozumitelné. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych jenom strašně rád připomenul, že boj proti kouření a speciálně proti alkoholismu ještě navíc je doménou ve Spojených státech. A pan poslanec Benda jistě dobře ví, že Spojené státy nejsou žádnou levičáckou zemí. Pokud jde o regulace, tak se podívejme okolo sebe. Podívejme se třeba na automobilový průmysl. O kolik jsou auta dražší jenom proto, že státy a velké aglomerace států po nich vyžadují celou řadu bezpečnostních opatření, která je mimořádně prodražují.